Beru to tak, že jste vyčerpal svých deset minut. Ne, nevyčerpal jsem svých deset minut. Já jsem musel ukončit svůj příspěvek, protože pan ministr mě tady celou dobu soustavně ruší. Já nemohu pokračovat ve svém příspěvku, protože jsem rušen panem ministrem. Pane předsedající, nechávám na vás, jak tuto situaci vyřešíte. Ano, a já ji vyřeším rázně. Eviduji žádost o vaše odhlášení, takže vás odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili. Přivolám kolegy z předsálí. Počet poslankyň a poslanců se ustálil.

Kdo je proti tomuto návrhu?